Jak jsem řekl, na první otázku jsem odpověď dostal. Víme, že ta věcná novela v tuto chvíli už je připravena, je tedy sněmovním tiskem, že už jsme prošli i prvním čtením. Připomenu, že se počítá s tím, že by od 1. 7. letošního roku měl fungovat takzvaný Speciální stavební úřad určený právě pro vyhrazené dopravní stavby a asi není potřeba tady v prostoru interpelace řešit, jestli a jak je připraven, jestli je personálně vybaven. Ale to, od čeho se teď chci odrazit, je ten bod 3, kde jsem se ptal, jestli má MMR zpracovanou nějakou analýzu, jak se situace nebo stav zlepší nebo jak se zrychlí. Vy jste mi, pane ministře, odpověděl stručně, že MMR nemá takovou analýzu zpracovanou, pouze že jste zpracovali v souladu s legislativními pravidly vlády hodnocení dopadu regulace RIA. A teď budu citovat vaše vyjádření v závěru písemné interpelace: